Děkuji, pane předsedo.

Poprosím, aby se všichni již usadili.

Zahajuji hlasování.

Tento návrh byl schválen.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto bodu?

Hlasování číslo 101, přihlášeno 175 poslanců a poslankyň, pro 155, proti 19.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto bodu?

Bod byl zařazen. Zahajuji hlasování o zařazení tohoto bodu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Opět bod byl zařazen.

Opět zahajuji hlasování o zařazení za ty předchozí body.

Tento bod byl zařazen. Následuje bod 5, sněmovní tisk 70. Kdo je pro zařazení do navrženého pořadu? Kdo je proti?

Dále bod 10, sněmovní tisk 58, to je silniční doprava. Kdo je pro zařazení za předchozí body? Kdo je proti?

Opět pevně zařazeno za pořadí. Zahájila jsem hlasování.

Kdo je proti?